Prosím, pane ministře. Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento návrh zákona, předložený 10. října minulého roku, představuje transpozici směrnice o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kotovanými akciemi. Navrhuje se novelizovat některé zákony, které se týkají zejména oblasti kapitálového trhu, to znamená, že jde především o zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, dále o zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o nabídkách převzetí. Cílem všech těchto návrhů je tedy, jak už jsem uváděl, reagovat na uvedenou směrnici

V oblasti fungování kapitálového trhu se dále umožňuje získat prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře informace o akcionářích například pro účely svolání valné hromady.

Do českého právního řádu se tedy zavádějí prvky tržních standardů pro korporátní akce.

V tomto případě je tedy navržena účinnost této zákonné úpravy dnem 10. června 2019. Okruh adresátů této právní úpravy je relativně omezený co do počtu a právě posílení práv informovanosti akcionářů by mělo přispět k transparentnějšímu fungování oněch obchodních společností a k lepšímu výkonu jejich akcionářských práv. Proto moc prosím o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Skopeček. Děkuji za slovo. Já zopakuji, že vláda předložila návrh zákona Sněmovně 9. října 2018.

Cílem směrnice je zajištění dlouhodobého působení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Společnost má mít podle směrnice právo znát svého akcionáře.